Děkuji za slovo paní předsedající a děkuji i panu ministrovi, že tady zůstal, protože já jsem si původně myslela, že vystupovat k tomuto tématu nebudu, ale považuju za velmi nutné upozornit Sněmovnu protože já si nepamatuju, že by se toto někdy v minulosti stalo, aby se na poslance obrátili úředníci Ministerstva vnitra, to znamená, státní správa na státní správu v podstatě, a to opravdu považuju za zcela zásadní, aby u toho pan ministr byl, takže jsem moc ráda, že tady zůstal.

Budu opravdu číst takové ty asi nejzásadnější věci, se kterými oni se na nás obrací. Z jejich pohledu legislativní podoba předložená Poslanecké sněmovně, jakož i související aspekty, vyvolávají zásadní rizika pro zaměstnance, a to jak z hlediska samotného výkonu práce, tak i z hlediska jejich postavení a nároků.

Pro úplnost lze dodat, že jednání pracovních skupin bylo nekvalitní, též administrativně nebyly pořizovány zápisy pro dokumenty, byla používaná až tři různá úložiště, osoby zastupující předkladatele komunikovaly ze svých soukromých emailových adres a podobně. Některé skupiny, například matriky, se setkaly pouze jednou.

Žádná jiná ministerstva ani ostatní ústřední orgány státní správy, včetně těch, kteří spravují klíčové informační systémy veřejné správy, například Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Český úřad zeměměřický a katastrální, natož zpravodajské služby nebo organizace zastupující odbornou veřejnost, nebyly o návrhu zákona nijak informovány.

Předkladatel však prakticky všechny připomínky vypořádal takzvaným vysvětlením, tedy je fakticky odmítl. Navrhovaný materiál byl předložen k projednání vládě se šesti rozpory. Předmětný návrh změn nebyl schválen vládou jednotně. Pan ministr financí se zdržel hlasování. Následně byl návrh předložen do Poslanecké sněmovny, kde se jej opět s odůvodněním a časovým tlakem pokusili předkladatelé nechat schválit již v prvním čtení.